Jelikož dochází ke zpochybnění hlasování, budeme nejdříve hlasovat o něm a následně až opakovat hlasování případně.

Návrh byl přijat. Budeme tedy opakovat hlasování.

Návrh byl přijat.

Prosím ještě o ztišení.

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování o pevném zařazení tohoto bodu.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Nejdříve tedy hlasujeme o zařazení tohoto nového bodu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan předseda Okamura navrhuje nový bod pod s názvem Vládní pětikoalice rozvrací veřejné finance a vede naši zemi k bankrotu. Hlasujeme tedy o zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Také hlasujeme nejdříve o zařazení tohoto bodu.

Návrh nebyl přijat. Hlasujeme nejdříve o zařazení tohoto bodu. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu?

Návrh nebyl přijat. K hlasování se hlásíte, pane poslanče? Děkuji. Děkuji. Postoupíme tedy k návrhům paní poslankyně Adámkové. Jako první návrh, který uvedla, je pevné zařazení bodu, který je v programu pod bodem 61, je to sněmovní tisk 162, transplantační zákon. Zahajuji hlasování o pevném zařazení tohoto bodu.

Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu?

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování o novém bodu. Ptám se, kdo je pro zařazení? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Paní poslankyně

Návrh nebyl přijat. Paní poslankyně Oborná navrhuje nový bod pod názvem Opatření vlády na pomoc postiženým zemědělcům v souvislosti s přemnožením hraboše polního.

Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování o zařazení tohoto bodu.